Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 834/4. Tak pan navrhovatel má zájem vystoupit před zahájením rozpravy ke třetímu čtení, prosím, máte slovo. A já poprosím, dámy a pánové, klid v sále! Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych do třetího čtení předložil tento vládní návrh zákona o prověřování přímých zahraničních investic, který a to je důležité zdůraznit České republice poskytne potřebný nástroj k obraně před rizikovými investory ze třetích zemí, kteří by mohli ohrozit bezpečnost, veřejný či vnitřní pořádek naší země. Naším cílem je, aby Česká republika zůstala vůči zahraničním investorům velice otevřená. Zákon je proto navržen tak, aby investice, které žádné bezpečnostní riziko nepředstavují, nebyly zdržovány zbytečnou administrativní zátěží a aby celý mechanismus byl předvídatelný, transparentní. Rád bych rovněž podotkl, že podobné systémy zavádí stále více států, zahraniční investoři, kteří mají zájem investovat do strategických firem a uvědomují si nutnost tohoto mechanismu. Je to v souladu s chováním nejvyspělejších zemí v Evropě a ve světě. Ministerstvo průmyslu a obchodu bude zajišťovat, že prostřednictvím zahraničních investic nedojde k ohrožení naší bezpečnosti. Zároveň že Česká republika dále posílí své otevřené investiční prostředí. Byla zde předložena celá řada pozměňovacích návrhů.